Opět nerozumím tomu, jak vláda komunikuje.

A vůbec teď nemyslím mimořádnou valorizaci důchodů. Myslím skutečně položky mandatorních výdajů.

To není pět korun, promiňte mi ten výraz, 30 miliard.

Otázka je, jestli pro ty firmy nebude pozdě, když slyšíme, co se kolem nás děje a jak ony se vyjadřují. Vážení...

Takže vážený pane ministře, kolegové poslanci ze stran vládní pětikoalice, ekonomická situace v České republice se vám jednoznačně začíná vymykat z rukou. Důkazem toho je, že důvěra, důvěra podnikatelů je v rámci konjunkturálních průzkumů pod svým dlouhodobým průměrem.

Ptám se za vás: Co můžeme pro stabilizaci této krizové situace dnes tady na tomto místě udělat?

Jak můžeme zabránit pádu českých firem, které tady zaměstnávají naše občany a díky kterým máme nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské unie? Toto jsou otázky, na které by měl být schopen aktuální státní rozpočet odpovědět. Já mám strach, že pod vedením současné vládní koalice však odpovědi dnes neuslyšíme. Jsme teprve před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Já jsem doufala, že aspoň některé z našeho klubu hnutí ANO budou podpořeny, protože v opačném případě my nemůžeme podpořit ten rozpočet.

Potřebuje byť špatný, ale potřebuje rozpočet, rozpočtového provizoria už jsme si užili dost.

Děkuji vám. Děkuji za slovo.

A já mu nezávidím. Já se ptám, proč tady nesedí ministryně obrany paní Černochová, která má takový nárůst ve svém rozpočtu? Ona by vlastně ministryně války s tou rétorikou, kterou vede. Proč tady nesedí pan ministr průmyslu, který nedokáže odpovídat a zajistit energetické záležitosti českého průmyslu, a ten půjde do kopru? Proč tady nesedí ministr zahraničí Lipavský, to je takové přetrhdílo zahraniční politiky...

Prosím, slušnější výrazy. Děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Brabec. Chce dát přednost? Prosím.

Je to ostuda. Je to ostuda vlády, je to ostuda vládní koalice. Já si pamatuji a teď nemluvím jenom o rozpočtu nebo o novele, k tomu se postupně budeme dostávat ale je to neúcta, je to pohrdání Sněmovnou. Já si pamatuji, jak jsme tady byli terorizováni takřka bývalou opozicí, když jsme tady nebyli, dovolili jsme si někam odejít, v každém případě jsme se snažili tady být v nějakém počtu, abychom třeba reagovali. Ale není tady premiér, nejsou tady další členové... Takže přijde, ano, děkuji, je omluven, takže přijde. Ale nejsou tady ostatní ministři. Zjevně je to nezajímá, chápu, že ve světle dnešních dalších událostí v Brně asi mají někteří jiné starosti, řeší něco jiného... Ale tohle je prostě pohrdání Sněmovnou.

Rádi bychom ocenili, kdyby tady seděl a vidíte, jak jsem zdvořilá, říkám ocenili kdyby tady seděl ministr práce a sociálních věcí, který tam má také obrovský pozměňovací návrh. A to nemluvím o všech těch dalších, které jsem tady ze zdvořilosti vynechala.

Zatím nedávám žádný procedurální návrh. Prosím, máte slovo.